Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, členové vlády, já si dovoluji tedy položit interpelaci na pana ministra spravedlnosti.

Je to vaše kompetence.

A prosím pana ministra o odpověď. Děkuji, pane místopředsedo.

Nicméně co je potřeba říci.

Je to skutečně odměna, která je malá. A je to tak vnímáno i dlouhodobě.

Koneckonců tak jak to navrhovaly v minulosti i jiné vlády a jak to tady už bylo projednáváno i parlamentem. Děkuji za pozornost. Já děkuji. Děkuji, pane ministře.

Nicméně bych se chtěl zeptat vy tady mluvíte o tom, že byste měli v dubnu poslat tuto novelu do legislativního procesu.

Děkuji. Prosím pana ministra o doplňující odpověď.

Děkuji.

Pěkné odpoledne. Vážená paní ministryně, jistě jste zaznamenala článek v Deníku N, resp. rozhovor s prezidentem České lékařské komory panem doktorem Kubkem.

A jak se plánuje ministerstvo postavit ke kontrolám v roce 2019. Děkuji.

Děkuji.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vnímá tuto problematiku zejména jako problém Ministerstva zdravotnictví, na který jej upozornilo. Samozřejmě je však i v našem zájmu, v zájmu Ministerstva práce a sociálních věcí, aby v oblasti zdravotnictví jako v kterékoliv jiné oblasti byly dodržovány pracovní podmínky a odměňování, které deklaruje zákoník práce a další příslušné právní předpisy.

Na to jsem oslovila pana ministra zdravotnictví s tím, že by bylo vhodné se k tomuto tématu sejít s cílem prodiskutovat možnosti řešení daného problému, včetně i efektivního zapojení do této problematiky také dalších subjektů, zejména se jedná o veřejné zřizovatele zdravotnických zařízení, to jest kraje, obce, Ministerstvo zdravotnictví či představitele Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, Lékařského odborového klubu a České lékařské komory, a využít jejich informací jak pro případné potřeby kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, tak řídicí činnosti zřizovatelů zdravotnických zařízení vůči jejich podřízeným organizacím. Tak prosím.

Děkuji. Paní ministryně bude reagovat, takže prosím.